Co se týká volby jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu, pro Miloslava Janulíka hlasovalo 44 poslanců a poslankyň. Pavel Pastorek obdržel 24 hlasů a Josef Uhlík 79 hlasů. Ani tady jsme bohužel nebyli úspěšní. V případě pana poslance Josefa Uhlíka tedy o tři hlasy, ale zvolen nebyl. V souladu s volebním řádem do druhého kola postupuje dvojnásobek kandidátů na počet neobsazených míst, tedy dva. Postupují Josef Uhlík a Miloslav Janulík.